Ještě než budeme pokračovat, omluvu z dnešního odpoledního jednání od 13 hodin doručil předseda vlády České republiky předsedovi Poslanecké sněmovny.